Děkuji za pozornost.

Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo.

Bohužel ten problém vznikl historicky tím, že jsme nedávali pozor. Na začátku bylo to, že liberalizace České pošty vstupem soukromých subjektů do poštovní sféry umožňovala volit dvě cesty. První cesta byla ty neatraktivní služby, které bychom chtěli, aby Česká pošta poskytovala, hradit plně ze státního rozpočtu, druhá cesta byla vytvořit fond a do toho fondu by všichni ti, kteří tyto služby nebo na tomto trhu chtějí působit, by poměrnou částí přispívali právě na ty neatraktivní služby, které Česká pošta musí poskytovat, jinými slovy ty malé pobočky v různých vesnicích, doručování atd., které většinu z nás, starosty, trápí, že prostě ti lidé si stěžují, že Česká pošta omezuje své služby pro neefektivnost. Vláda zvolila tu druhou cestu. Vláda vytvořila fond, pověřila Český telekomunikační úřad jako nezávislého regulátora, aby stanovil tyto poměry a stanovil sumy, které vlastně jednotliví poskytovatelé těchto poštovních služeb na trhu by do tohoto fondu měli přispívat. Potud vše v pořádku, a od roku 2013 měl tento fond začít nabývat, Česká pošta by z tohoto fondu měla dostávat kompenzace a tyto kompenzace měla používat právě na fungování těch malých, neatraktivních, neefektivních pošt, aby byla zachována dostupnost těchto služeb.

A tady to řečeno úplně nebylo, součástí tohoto návrhu je taky zpětvzetí žalob na jednotlivé poskytovatele, že neplní naplňování tohoto fondu.

Jinými slovy se dostávám k tomu, že tento zákon není úplně bezproblémový. Otázka je, jak svou funkci plnil Český telekomunikační úřad, kterému stát uložil nějakou povinnost, a on se s tou povinností nevypořádal a navrhuje nám, abychom se s ní vypořádali my tím, že mu tu povinnost vezmeme, protože ji není schopen plnit. A teď není schopen plnit z důvodů, které si rád v rámci projednávání ve výboru vyslechnu. Druhá věc je, že se zde bavíme o sumách řádově stamilionových, které překračují i řád miliard v rámci součtu let.

Celkový problém je, že to ale nedosahuje té výše, kterou původně ta pošta měla dostat, čili tam je také trošku řekněme na nátlak Ministerstva financí snížení té sumy v rámci té kompenzace, která teoreticky měla této poště náležet. Čili jsou zde otázky, které budou muset najít odpovědi v rámci projednávání tohoto zákona, a hledat cesty, jak, když už se vláda a parlament rozhodne, že pověří nějaký orgán, nezávislý orgán, teď je to konkrétně třeba ten Český telekomunikační úřad, ale těch úřadů máme více, pověří nějakým úkolem, aby se nám nestávalo, že ten úkol je nad jeho síly, popř. nesignalizuje tohleto včas a my potom zpětně musíme sahat do státního rozpočtu a kompenzovat a řešit tyto problémy, což považuji za velice špatný příklad a za velice špatné řešení z toho pohledu do budoucna a poučení se z tohoto případu. Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Nikoho nevidím, mohu tedy rozpravu skončit. Pravděpodobně není.

Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl schválen. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru hospodářskému jako garančnímu výboru.

Dobré ráno, dámy a pánové, zástupce vlády, já bych chtěl navrhnout, aby byl tento tisk přikázán i výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. My tento problém řešíme. Dobře. Pan zpravodaj. Já bych doporučil, aby se tímto tiskem zabýval i rozpočtový výbor, protože se jedná o finance v řádu miliard, které se objevily navíc v rámci rozpočtu, a to řešení, které je voleno, je vlastně na úkor státního rozpočtu a v rozpočtu s ním počítáno nebylo.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Návrh na přikázání rozpočtovému výboru rozhodneme v hlasování číslo 99, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.